Narážela by na požadavky Úřadu pro ochranu osobních údajů. Mohla by principiálně skončit i před Ústavním soudem.

Toto může být problém, který i s takto koncipovanou databází vzniká. Já si dovolím panu ministrovi nabídnout úplně opačnou nabídku.

To, co je dneska potřeba, to je znát personální potřeby na školách a mít o tomto přehled. Když jsem se ptal ministra písemně na to, jaké prostředky stálo zjišťování faktického stavu v případě těch nekvalifikovaných pracovníků v případě zákona o pedagogických pracovnících, dostal jsem písemnou odpověď, že to nestálo žádné dodatečné náklady, protože tady tato data jsou k dispozici dnes na Ministerstvu školství a příslušné odbory je mají.

V analýze dopadů tohoto zákona je uvedeno, že přímé náklady na straně ministerstva na zřízení budou 2,8 milionu korun, čili jsou uvedeny vyšší než to, co dneska uvedl pan ministr.

Tohle musím bohužel konstatovat jako člověk, jehož primární profesní oblast je informatika, informační společnost.

A to poslední, co je velice důležité a co zde od pana ministra myslím zaznělo, je ten poukaz na evropské peníze a problém s čerpáním evropských fondů.

Plánovaný nákup testovaného vybavení nebyl realizován, a přitom se nic zvláštního nestalo.

Mám zde detailní evidenci jednotlivých projektů, o kterých se jedná.

Na toto se nárokují ty evropské peníze. Nikoho tam nezajímá, že sliby nejsou plněny, šťastně se stále plánují další a další částky. Této motivaci ze strany ministerstva mírně rozumím, proč to chce, nejsem ale s takovýmto plýtváním úplně srozuměn.

Ověření certifikačního procesu. Integrace podpůrných opatření 40 milionů. Diagnostika a intervence má mít celkem 158 milionů.

Tady v těchto částkách jsem...